Budu velmi stručný.

Prosím, máte slovo.

Jenom potvrdím, že také stálá komise pro Ústavu doporučila návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu, tedy nyní projednávaný tisk 528, nepřijímat, a tedy další změny případně provést v tisku následujícím, 529 změna volebních zákonů.

Dobrý den, milé kolegyně a kolegové, vážený pane ministře. To je novinka, že tady panuje shoda na tom, že by se ten zákon ve třetím čtení v podstatě shodil, ale není tomu tak doposud. A protože tomu tak doposud není, tak tedy poctivě načtu svůj pozměňovací návrh v obecné a následně i v podrobné rozpravě se k němu přihlásím, a v případě, že ta shoda bude trvat i ve třetím čtení a ten zákon spadne pod stůl, tak potom samozřejmě s ním padne i tento pozměňovací návrh.

Takže je to dlouhodobá nespravedlnost, je tam dlouhodobá bolest kolem tohoto senátního obvodu a já to nebudu příliš rozebírat.

Krajské zastupitelstvo k tomu přijalo usnesení napříč politickým spektrem.

To znamená, vidíte, že tam ta všeobecná vůle je. A já tedy přečtu jenom formálně, že územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu a jejich sídla se mění a doplňuje takto:

To je v podstatě všechno. V případě, že ten návrh nebude, návrh zákona skutečně spadne pod stůl, a v případě, že se toho Ministerstvo vnitra zhostí, jak mi tady pan ministr šeptal, přílohou k volebnímu zákonu, tak samozřejmě je ta věc nadbytečná, ale v případě, že ne, tak se ke svému návrhu ještě přihlásím v podrobné rozpravě.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova pan ministr a pan zpravodaj? Zájem není.

Nikdo, nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Zájem není.

Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu.